Já se omlouvám. Já tady vidím přihlášku kolegy Kučery, jestli má nějakou námitku. Prosím.

Takže v tuto chvíli toto nelze hlasovat. A pro jistotu, abychom všichni věděli, o čem hlasujeme, poprosím znovu pana zpravodaje, aby přečetl, o čem teď budeme hlasovat.

Poprosím stanovisko výboru. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Zůstaneme u pozměňovacích návrhů z výborů, tentokrát z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jsou to pozměňovací návrhy pod písmenem B. Můžeme hlasovat B1 až B5 jedním hlasováním.

Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji, paní místopředsedkyně. Další návrh bude hlasování o bodu E pana kolegy Bendla, což je zrušení předkupního práva státu v trochu jiné dikci, než potom navrhuje pan kolega Zahradník ve svém pozměňovacím návrhu C6. Stanovisko je nesouhlasné. Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Přikročíme k většímu bloku pozměňovacích návrhů pod písmenem C pana kolegy Zahradníka.

Stanovisko pana ministra?

Proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Pan ministr?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nesouhlasné stanovisko. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Nesouhlasné stanovisko. Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Opět týkající se cest, C8. Opět zamítavé stanovisko. Pan ministr?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nesouhlasné stanovisko. Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji.

Budeme hlasovat jednotlivě s tím, že připomínám schválenou legislativně technickou poznámku nahrazení slov opatření obecné povahy slovy vyhláška, podle pozměňovacího návrhu B1 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Můžeme tedy hlasovat nejprve o D1.